Já jsem slyšel obavy i třeba z byznysového segmentu, že to jakýmsi způsobem zmenší prostor pro firmy dodávající státu. Já si to nemyslím. Když se kouknu na projekty v Národním plánu obnovy celkové objemy peněz, které mají jít do digitalizace v následujících letech a pak se podívám na faktické kapacity delivery softwarových firem, které třeba v tuto chvíli dodávají státu nějaká řešení nebo jsou v nějakých tendrech, tak si myslím, že to rozhodně nebude tak, že by díky horizontále v řešení nějakých služeb, nebo i třeba potom, že by se tím tratila nějaká kapacita spolupráce.

Myslím si, že to je zásadní princip právě digitální transformace.

Záruky, že nedojde k zásahu do zpracování osobních údajů tam se ve své podstatě nic nemění. Právní úprava je stejná, dokonce i zaměstnanci jsou stejní, změní se nálepka na dveřích.

To už jsou skutečně potom systémy, které vyžadují vysoce nadrezortní přístup používání stávajících registrů dat z mnoha dalších oblastí. A tady zaznělo ještě nějakých 500 milionů na zřízení DIA to je podle mě nějaké nedorozumění. Tam takovéhle náklady nejsou.

Myslím, že jsme ani nečerpali zdaleka ne v této míře, a byly to náklady projektu transformace.

A já jsem vlastně za to rád, že jsme i ty přípravné věci udělali řekněme společnými silami bez extra nákladů. A pak ty požadavky na první rok fungování tam už se bavíme zhruba o 160 milionech ze státního rozpočtu, 160 nebo 150 milionech z Národního plánu obnovy.

Tak já doufám, že tohleto nadšení bude trvalé a až se tady zřídí, tak tito lidé budou nastupovat do pozic v klasických výběrových řízeních.

Jenom drobný komentář, co jsem si stihl zapsat.

Já totiž nevím, kolik lidí jakoby...

Byl to problém v minulosti.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane ministře. No, úplně na úvod samozřejmě nic proti digitalizaci, to si myslím, že tady nemá nikdo, ale musím se opravdu pousmát nad tím, že se tady, v této době, v době bezprecedentní krize, bavíme o vzniku nové agentury, která bude stát stovky milionů, bude muset přijímat nové úředníky a tak dále.

A já si opravdu nejsem jistá, jestli si je pan ministr vědom toho, že agentura bude mít stejné problémy jako Státní pokladna Centrum sdílených služeb nebo Národní agentura pro komunikační a informační technologie, takzvaný NAKIT, v oblasti zakázek.